Dodnes není dohodnut kompenzační mechanismus pro tyto firmy, přeloženo do češtiny firmy nakupují draze, prodávají, protože musí, levně a toto všechno začínají platit ze své hotovosti.

Co může nastat? Může nastat to, že zákazníci těchto firem, těchto dodavatelů, opět spadnou do režimu dodavatelů poslední instance a že se pozastaví přijímání nových žádostí o dodávky elektřiny.

Jenom podotýkám, že podle zákona mají dodavatelé nárok na úhradu této ztráty, která jim v důsledku této stanovené ceny vznikla, to znamená, je to povinnost státu.

A nyní přistoupíme k dalšímu návrhu, který přednese paní poslankyně Věra Adámková... Nevidím ji.

Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji vám za slovo, paní místopředsedkyně.

Před dvěma týdny se tento návrh zde projednával, ale protože vládní poslanci se nepřihlásili do svých hlasovacích zařízení, ačkoliv byli v sále přítomni, tak zcela vědomě a záměrně zablokovali možnost projednání tohoto návrhu v prvním čtení. Přestože dobře víte a to opět mluvím hlavně k vládním poslancům že se kvůli vládní novele úhradové vyhlášky od ledna opět zvýší ceny sociálních služeb pro zdravotně postižené občany, čímž se stanou pro mnoho z nich naprosto nedostupnými, což jednoznačně povede ke zhoršení kvality jejich životů a také zdravotního stavu. Jestliže nechceme tuto skupinu našich spoluobčanů doslova nahnat ještě více do neřešitelné tíživé životní a sociální situace, je naší povinností nejprve jim zvýšit příspěvky na péči, které se mimochodem nezvyšovaly už šest let.

Děkuji, paní poslankyně.

Nebudu zdržovat. Máte slovo, paní poslankyně. Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Ještě jsem se dočetla, budu citovat na iRozhlase řekl pan ministr dopravy: Snažili jsme se zachovat hladinu zdražení, která je ještě únosná, která odpovídá inflaci. Jedna z dalších vět byla: V příštím roce se chceme zaměřit na významné zvýšení spolehlivosti železničního spojení. Těšila jsem se.

Domnívám se, že je to bod, který by zajímal většinu cestujících a minimálně těch, kteří jeli se mnou ve stejném vlaku.

Děkuji. A já doufám, že pokud Sněmovna nezařadí tento bod, že se pan ministr i tak bude tomuto tématu věnovat, protože je to neúnosné. Na běžné zpoždění deset až dvacet minut jsem si zvykla, ale nehodlám si zvykat na zpoždění tří hodin.

A nyní přistoupíme k dalšímu přihlášenému a tím je pan poslanec Richard Brabec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.